Prosím, máte slovo.

Pan poslanec Jaroslav Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Na rozdíl od všech těch, kteří se vždycky jednou za půl roku jedou podívat do takzvaných vyloučených lokalit, já v ní bydlím.

Zčásti má pravdu pan Volný, ať je to, jak je to. Oni se přizpůsobili tomu životnímu stylu a penězům, které dostávají, a jediným, kdo na tom tratí, je společnost a všichni slušní lidé okolo. Kdyby to řekl na ulici člověk, tak tomu věřím, ale paní kolegyně, prostřednictvím, paní kolegyně ministryně, vy jste ministryně, vy musíte udělat něco, aby to nebylo, aby obce měly možnost zpátky o tom rozhodovat, jak se ty věci...

Prosím, máte slovo.

A také bych chtěl říct jedno slovo, a to je prostě a jednoduše zodpovědnost.

Takže zodpovědnost mezi jednotlivými členy v domácnosti tam je a funguje.

Děkuji. Děkuji. Na řadě je teď s faktickou poznámkou paní poslankyně Iva Kalátová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěla říct předřečníkům k obchodu s chudobou jediné: nám přece vůbec nevadí, že u vás v bytě bydlí člověk za 100 000 měsíčně, když na to nečerpá dávky, respektive příspěvky a doplatky na bydlení.

Když já u vás budu bydlet za 100 000, tak mi to přece vůbec nevadí, prostřednictvím pana předsedajícího. Ale tam, kde to hradí stát svými příspěvky na bydlení, tam je problém. A napadla vás někdy odpověď na otázku, co kdyby ti lidé, o kterých tady mluvíme a kterým chceme sahat na dávky a podobně, na nějaké peníze, které dostávají, co kdyby si začali plnit svoje povinnosti stejně jako my? Napadlo vás někdy něco nezaplatit? A tady to správně zaznívá. To je otázka. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.